Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Končíme interpelace na premiéra vlády České republiky a přikročíme k interpelacím poslanců na jednotlivé ministry. Vyzývám pana poslance Jana Zahradníka, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy pana Dana Ťoka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců.

Proběhlo druhé kolo, druhý návrh na vyvlastnění, což už je provázeno potížemi.

Děkuji za dodržení času a poprosím pana ministra o odpověď.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Zahradníku, prostřednictvím pane předsedajícího, v uvedeném případě se zde jedná o pozemek soukromého vlastníka pana Zevla pod stavbou dálnice D3, který dosud není majetkoprávně vypořádán, tak jak jste uvedl. Z uvedeného důvodu jsou v dané lokalitě v krátkém úseku usměrněny dopravní proudy z nově vybudované poloviny dálnice na souběžnou silnici 1/3, která byla historicky vybudována jako budoucí polovina dálnice D3. Jeho jednání s vlastníkem o výkupu pozemku nevedla k dohodě, proto bylo přistoupeno k podání žádosti o vyvlastnění pozemku a bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění. Vzhledem k nepřiměřené ceně se ŘSD odvolalo proti té části výroku týkající se výše náhrady. Následně Krajský úřad Jihočeského kraje vydal rozhodnutí, ve kterém výši náhrady snížil zhruba na pětinu původní částky.

Vyvlastňovaný tudíž proto využil zákonnou možnost a na základě jeho žádosti vyvlastňovací úřad rozhodl, že se provedené vyvlastnění zrušuje. V následujícím období proběhla řada jednání s vlastníkem, ale k dohodě jsme se bohužel nedostali, takže ŘSD proto na základě nového znaleckého posudku požádalo o vyvlastnění potřebného pozemku. Nové rozhodnutí o vyvlastnění bylo vydáno v listopadu 2018. Proti rozhodnutí o vyvlastnění se vlastník pozemku opět odvolal. Nyní řeší Krajský úřad Jihočeského kraje toto odvolání. ŘSD předpokládá, že odvolací řízení proběhne v zimních měsících a v případě příznivého výsledku bude dálnice na daném pozemku stavebně dokončena a zprovozněna do května roku 2019, což znamená, že celkový harmonogram výstavby bude dodržen a bude se tam jezdit v celém profilu. Ona by se systémově nestala, tam došlo k pochybení jednotlivce, což se při těch tisících procedur, které se tam dějí, prostě stane.

Takže by se to možná jednodušším způsobem takto vyřešilo.

Byl jsem i připraven se to toho vložit sám, pokud by v tom měl být nějaký problém.

Vidím, že ano, takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

Všechno se řeší písemně, nadlouho.

Děkuji.

Možná tam byly nějaké staré reminiscence.